Poslední faktická poznámka pro tuto chvíli paní poslankyně Pastuchová. Jenom velice krátce, vaším prostřednictvím, na pana poslance Skopečka. Pane poslanče, já jsem u všech pěti jednání byla.

Děkuji. Nebyla to poslední faktická poznámka. Pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Skopeček.

Pan poslanec Skopeček, faktická poznámka.

Realita je bohužel úplně jiná, brzdí restrukturalizaci české ekonomiky a brzdí změny na trhu práce. Já jsem vůbec nehovořil o tom, že jste se nebavili při přípravě toho zákona s Hospodářskou komorou nebo s dalšími podnikatelskými svazy.

Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku paní poslankyně Valachové na chvilku zmizela, a už je tady. No ano, stručně.

Je to naše, přiznáváme se.

Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové.

Klíčový pozměňovací návrh, o který tady jde, byl nahrán pod číslem 8091.

Základní parametry komplexního pozměňovacího návrhu totiž jsou, že má být ta podpora 80 % z vyplacené náhrady mzdy tam, kde zaměstnavatel vyplácí alespoň 80procentní náhradu.